A nepochybně i další náklady, na energii a další, rostou, takže v tomto smyslu chápu Ministerstvo spravedlnosti, které se snaží ten systém soudních poplatků určitým způsobem upravit právě trošku v neprospěch elektronických platebních rozkazů, tedy zvýšit částku na 1 000 korun i v případě těchto řízení. Kladu si trošku otázku kromě těch, které tady padly, zda to povede k tomu, že bude systém více efektivní, protože pokud by to znamenalo, že například ubude elektronických platebních rozkazů a přibude návrhů jiných, mohlo by to mít opačný efekt. Ale to jsou otázky, které myslím nemá smysl, abychom řešili tady na sněmovně. Myslím, že paní ministryně, jak jsme měli možnost sledovat její vystoupení a jak jsem s ní hovořil, určitě bude schopna dodat výboru všechny podklady, a myslím, že na jednání výboru to můžeme pečlivě prodebatovat. Určitě platí, že zatížen je nejen dlužník, ale i věřitel, protože skutečně zhruba 30 % žalob není úspěšných v tom slova smyslu, že by byly navráceny prostředky. Takže to nepochybně potvrzuje to, o čem hovořil pan poslanec Stanjura, tedy to, že by došlo k zatížení veřejných rozpočtů jiných obcí, které samozřejmě dotují z peněz daňových poplatníků tyto žaloby, a samozřejmě by tím došlo buďto k zadlužení obce, nebo zvýšení jejích výdajů na tuto činnost, anebo zdražení jízdného pro všechny, kteří černými pasažéry nejsou. Na straně druhé nabízím, a budeli tento návrh postoupen do výboru, což předpokládám s ohledem na to, že nebyl avizován návrh na zamítnutí, tak určitě budeme chtít o této věci diskutovat samostatně, to znamená určitě bude na to čas a věřím, že se dohodneme, protože to není jediná věc, která je obsažena v tomto tisku. Ten má daleko možná zásadnější pasáže, ale rozumím tomu, že tohle je věc, o které musíme nejen mluvit, ale kterou musíme dořešit, a já jsem přesvědčen, že společnou řeč s ministerstvem, ale koneckonců i se zástupci dopravních podniků, které hájí veřejný zájem, není to žádný soukromý zájem, jsme schopni nalézt.

Nyní mám přihlášenou faktickou poznámku od pana předsedy Petra Fialy. Ne, dobře. V tom případě řádně přihlášen do rozpravy je pan poslanec Plíšek. Dobrý podvečer. Také jsem pro to postoupit návrh do dalšího čtení k projednání ústavněprávnímu výboru, nicméně už teď avizuji dvě poměrně zásadní připomínky. V tomto návrhu se navrhuje osvobodit odborové organizace od soudního poplatku spojeného se zápisem do veřejného rejstříku. My jsme ovšem v této Poslanecké sněmovně před časem schválili novelu zákona o soudních poplatcích, která osvobodila nejen odborové organizace, ale osvobodila celou řadu právnických osob od těchto soudních poplatků na dobu tuším 18 měsíců účinnosti do doby, než bude schválen zákon o veřejné prospěšnosti.

Já proto pokládám toto ustanovení za duplicitní k již přijaté právní úpravě a myslím, že se k tomu na půdě ústavněprávního výboru vrátíme. Stejně tak, a už to tady bylo řečeno předřečníky, pokládám za docela sporné zrušení sníženého poplatku v případě podání elektronického platebního rozkazu.

Teď se zdá, že jdeme opačnou cestou, takže si myslím, že i toto je téma pro ústavněprávní výbor, abychom se tomu věnovali a našli případně nějaké kompromisní řešení. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Neeviduji nikoho přihlášeného do rozpravy. Pan předseda Stanjura.

Mně to číslo připadá nadnesené.

Děkuji vám. Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se ještě jednou, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Děkuji.

Za prvé. Jde o dočasnost osvobození na 18 měsíců.

Pokud jde o elektronizaci platebního rozkazu, já si nemyslím, že by tak výrazně pokleslo jeho praktické využívání, ale můžu se mýlit, a rozhodně bych nerada bagatelizovala argumenty, které zde padly ze strany dopravních podniků, respektive organizací provozujících dopravní služby.

Přesně vám to teď neřeknu, ale rozhodně to je spíš optimistický odhad. Já se obávám, že každý soudný navrhovatel zvolí cestu notáře než soudce.